Budeme muset nyní posoudit, jestli podle § 99 odst. 5 jsou podmínky pro projednání zmíněného zákona ve zkráceném jednání. Do rozpravy se hlásí je to prosím rozprava pouze ke zkrácenému jednání. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

V § 99 odst. 1 jednacího řádu je jasně napsáno následující: Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu. Dle mého názoru ani jedna z těchto podmínek není splněna.